V rozpravě na plénu Senátu byla také diskutována otázka, zda pozměňovací návrhy nejsou takzvaným přílepkem. Senát je toho názoru, a to s ohledem na vymezení takzvaného přílepku v nálezech Ústavního soudu, že v tomto případě nejde o právní úpravu jiné legislativní materie, ale že zde existuje úzký vztah mezi obsahem a účelem původního návrhu zákona a obsahem a účelem posuzovaného pozměňovacího návrhu.

Já vám děkuji také za pochopení. Předávám řízení schůze. Přerušuji projednávání tohoto bodu a budeme se věnovat napevno zařazenému bodu.

Dobrý večer.